To oddělení žití státu od jakéhokoliv ekonomického vývoje a od jakékoliv racionality značí i to, jakým směrem se posunulo odměňování ve veřejném a soukromém sektoru. Nevím, jestli se shodneme všichni, ale já jsem přesvědčen o tom, že soukromý sektor je ta část ekonomiky, která posouvá naši ekonomiku dopředu, která má největší podíl na tom, že ekonomika roste a že se jí daří. Myslím si, že díky rostoucí ekonomice pak následně může stát realizovat ať už investice, nebo jakékoliv veřejné statky. Když se ale podíváme, jakým stylem se oddělilo odměňování v soukromém sektoru a veřejném sektoru, tak to jenom potvrzuje moji tezi, že se státní sektor úplně odloučil od jakéhokoliv racionálního vývoje naší země.

Čili soukromý sektor, který má posouvat tuto zemi dopředu, který se nejvíce podílí na ekonomickém růstu, má už výrazně nižší mzdu než sektor státní, který žije z přerozdělovaných peněz, které ten soukromý sektor vytvoří. Jestli si neuvědomíme to, že jsme se posunuli někam, kam jsme neměli, a že to bude mít důsledky pro náš ekonomický růst a náš ekonomický vývoj, tak už nemá smysl se vlastně o čemkoliv v hospodářské politice bavit. Tento rozpočet nicméně nelze dopodrobna vážně diskutovat.

To jsou skutečně hororové scény, které do Poslanecké sněmovny nepatří, a nikdo rozumný, kdo chce v této zemi žít v následujících letech, takto šílený, hororový rozpočet podpořit nemůže. Děkuji za pozornost.

Já bych chtěl jenom stručně zareagovat na vystoupení předřečníka, protože od něj tady zazněla taková věta, že nenajdu nikoho, kdo by řekl, že v době růstu je možné pracovat s deficity. Na tohle bych rád zareagoval, protože já jsem přesvědčen, že tahle věta úplně neplatí. Co je podle mě důležité, je, aby v době růstu se politika dělala tak, aby nerostl dluh vůči hrubému domácímu produktu. To znamená, když budu mít deficit, ale když tím zvýším HDP tak, že nebudu zvyšovat zadlužení, tak samozřejmě takový deficit nevadí. Neplatí prostě ta teze, že v době růstu nelze mít deficit. Rozhodující je ten poměr dluh a HDP.

To si myslím, takhle jednoduše to prostě není.

To znamená, já vám mohu uvést celou řadu příkladů použití těch prostředků takovým způsobem, že vám to tu ekonomiku žene dopředu. A proto máte některé země, které se zadluží a vlastně z toho není žádný efekt, ale máte některé, a to jsou také příklady, kdy oni dokážou ty peníze užít k tomu, že ekonomiku nastartují odpovídajícím způsobem. Takže to je podstata toho, co tvrdím, a odmítám ale tu tezi, která tady byla řečena, že růst vylučuje deficit. Tohle pravda není.

Také zareaguji. Máte pravdu v tom, že ekonomický růst nevylučuje deficit. Koneckonců, to jsme u vašich socialistických vlád, ale i u této vlády viděli, kdy jste sekali deficity bez ohledu na to, jestli ekonomika rostla, nebo nikoliv. To, co vy říkáte, by platilo ve chvíli, kdy by ekonomika měla jenom ten konjunkturální trend, to znamená, kdyby ekonomický cyklus měl pouze tu rostoucí část

A ve chvíli, kdy vláda realizuje deficity i v době konjunktury, tak se strašlivě těžko takové deficity odstraňují v době poklesu, resp. takové deficity ještě dramatičtěji narůstají a dostávají tu zemi do dluhového problému.

Ale veřejné výdaje mají jednu charakteristiku. Pokud je vláda jednou zavede, velmi složitě se takové výdaje škrtají.

Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, kolegyně a kolegové, paní ministryně, pane ministře. Já nebudu komentovat konkrétní čísla v rozpočtu, protože všichni víme, a od mých předřečníků to několikrát zaznělo, že ta čísla vycházejí z nekonkrétních dat, a jak tady bylo řečeno, stojí na vodě. Mě hrozně překvapilo úvodní vystoupení paní ministryně, kde bychom po něm mohli nabýt dojmu, že jsme zase v něčem nejlepší, tentokrát ve státních financích. Bohužel ale tato chvála není namístě.

Já bych totiž čekal, že paní ministryně financí vystoupí a dozvíme se od ní po úvodním slově, jaká je vlastně perspektiva pro naši ekonomiku.